Ptám se pana zpravodaje a navrhovatelů, jestli jsou připraveni. Požádal mě o slovo ministr životního prostředí pan Richard Brabec. Otevíráte tím, žel, rozpravu. Hlásí se zástupce navrhovatelů Pavel Kováčik. Prosím.

Jde o majetek nezbytný k zabezpečení potřeb celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a je ve veřejném zájmu,

Další text potom pokračuje v nezměněné podobě. Děkuji za pozornost. Není tomu tak? Můžeme tedy hlasovat o jednotlivých usneseních a požádám zpravodaje pana poslance Radima Fialu, aby přednášel jednotlivé návrhy, a budeme o nich hlasovat. Před prvním hlasováním ne.

Samozřejmě v přestávce tady vznikla dohoda a já doufám, že se ta dohoda teď potvrdí. Za prvé bychom hlasovali návrhy, které byly dány do systému.

To je, pane předsedající, návrh procedury. Máme před sebou osm hlasování. Nejdřív schválit proceduru. Jestli na tom trváte.

A místo toho si zjistíme kvorum, podle kterého budeme hlasovat.

Děkuji.

Ptám se, kdo je pro.

Děkuji.